Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh. Pan poslanec Kostřica. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Doporučuji přikázat tento návrh zahraničnímu výboru. Ano, děkuji. Ještě je tady jeden návrh pana poslance Soukupa. Prosím, pane poslanče. Chtěl bych doporučit právě pro diskusi, která tady proběhla, doporučení výboru pro bezpečnost. Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče. Jenom pro ty, kteří smlouvu přesně nečetli. Chtěl bych jenom doplnit, že tato smlouva byla podepsána 4. dubna minulého roku, ale kvůli turbulentní politické situaci ji právě ratifikujeme až dnes. Prosím, pane poslanče.

Táži se, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kostřici o přikázání předloženého návrhu k projednání zdravotnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Na závěr tedy konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání pouze zahraničnímu výboru.

Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne všem.

Já si ho hodně vážím.

Děkuji.